194. Jde o zprávu, kterou projednal hospodářský výbor. Požádám zpravodaje poslance Leo Luzara, aby nás o jednání výboru informoval a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás z pověření hospodářského výboru seznámil s doporučením hospodářského výboru v následujícím textu: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017, sněmovní tisk 176. Děkuji za pozornost. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa.

Chcete ho opakovat?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Děkuji zpravodaji a končím bod číslo 194.